Já děkuji za dodržení času. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, co se týká EET, diskuse se tady vedla už i v minulém volebním období, zda zavádět, či nezavádět. Myslím si, že na tomto plénu by mělo možná i zaznít, kolik nových úředníků se muselo k tomuto systému přijmout.

Nikdo tady neřekl, jaké jsou náklady na EET. Všichni, co tady jsme, deklarujeme před volbami, že je potřeba podpořit malé podnikatele, aby se nezavíraly provozovny. Mně tady z toho trošičku plyne takové pokrytectví, protože na jedné straně můžeme vyhodit třeba pět sedm miliard za provoz EET a na druhé straně peníze bereme vlastně těm, kteří je vydělávají velmi těžce. Jedná se o živnostníky, třeba holiče, kteří mohou mít pronajat jeden, dva nebo tři prostory, mezi kterými pendlují.

To je taková vsuvka, abychom si uvědomili, jakým způsobem zatěžujeme malé a střední podnikatele. Já také děkuji za dodržení času. Prosím pana poslance Skopečka s faktickou poznámkou.

Je to nešvar českého politického systému, že volíme každý rok do nejrůznějších orgánů. Dramaticky to podle mého názoru destruuje práci Sněmovny. Kdybychom tento argument používali, nemůžeme projednávat celý rok nic, protože nás čekají volby stále. To není naše ambice projednávat tento zákon.

Ale říkáte to jako vládní poslanec. A já mám pocit, že je něco špatného, když sem přichází zákon, který už při prvním čtení zpochybňuje vládní poslanec, že tam je něco špatně napsaného a že se to možná během druhého a třetího čtení nějakým kompromisem dojedná. Znáte to dobře, někdo nedoběhne na rozpočtový výbor, někdo nedoběhne na hlasování Sněmovny a ten zákon může být přijat i v této velmi špatné formě.

Děkuji za dodržení času. Dvě minuty, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb do státního rozpočtu nepřinese prakticky nic.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Prosím pana poslance Onderku. Vážené kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Skopečka.

Ale tento návrh, o kterém se bavíme, byl připravován ještě před koalicí. Proto dochází k takovéto věci, kdy se ještě nějakým způsobem doladí určité momenty, určité věci, které v tomto zákonu jsou.

Já také děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky, takže se vrátíme k přihláškám do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dnešní den by se dal skutečně nazvat černým dnem pro české podnikatelské prostředí.

Aby se EET zavedlo, tak se nejdříve živnostníkům a podnikatelům nasadila psí hlava třídního nepřítele. Došlo k umělému rozdělení veřejnosti na zaměstnance a podnikatele. A to je ta největší jizva na tváři společnosti, kterou vám vyčítám. Každá činnost má své výhody i nevýhody. Já jsem tady dopoledne říkal, že hodnota živnostníka je v tom, že si například musí hledat sám práci a nikdo mu čas strávený hledáním této práce nezaplatí, neuhradí. A dnes jste, strany vládní koalice, dopoledne ukázaly, že si nevážíte ani tohoto času těchto podnikatelů.

Je to kontrola, kterou si musí zajistit živnostník a podnikatel pro stát a kterou si má ještě pro stát zaplatit. Je rozdíl mezi velikou firmou generující zisky a malým živnostníkem, který se jen snaží vydělat na prosté živobytí, aby nemusel být právě závislý na státu, na našem sociálním systému, na pracovním úřadu. Snad si všichni umíme spočítat, kolik si musí takový malý živnostník vydělat, aby pokryl náklady se zavedením EET.

Teď se bohužel vymýšlí, nikoliv v tomto zákoně, ale vymýšlí se, jak podpořit rozvoj podnikání na venkově různými dotacemi, subvencemi a podobně.